Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, pane ministře, dobré popoledne. Řešíme tady vlastně problém dlužníků a věřitelů, řeší se už celé toto volební období a minimálně do něho spadají dva zákony. Za prvé to byl zákon, který už Sněmovnou prošel, o spotřebitelském a hypotečním úvěru, a teď tedy insolvenční zákon.

Byla dokonce zakázána rozhodčí doložka. Ale je to vztah vždycky mezi věřitelem a dlužníkem a i na straně dlužníků je potřeba řešit to stejné, aby i oni zvážili své možnosti a byli nějakým způsobem zodpovědní a dokázali své závazky splácet. Návrh novely insolvenčního zákona byl připraven Ministerstvem spravedlnosti a bohužel neprošel řádným projednáním v Legislativní radě vlády. Vláda o něm hlasovala pouze na základě stanoviska předsedy Legislativní rady vlády. Hlavním cílem je reforma takzvaných osobních bankrotů, respektive cílem je řešit situaci lidí předlužených, opakovaných dlužníků, kteří jsou řadu let v exekučním řízení a nejsou schopni se z dluhové pasti jakkoliv dostat. Deklarovaným cílem je tedy poskytnout dlužníkům legální druhou šanci a dosáhnout návratu ekonomicky vyloučených osob do legálního aktivního ekonomického života.

Navrhuje se zde, že i při nulovém splacení dluhů lze dosáhnout úplného oddlužení. To si lze jistě představit, ale v případech mimořádných, v případech jakýchsi osobních tragédií, kdy nelze opravdu objektivně po daném dlužníkovi, kdy danou situaci nezavinil, nezpůsobil, dostal se do ní ne vlastní vinou, může se to stát, v takovém případě to jako mimořádnou záležitost lze takto řešit. Otázkou je ale, co všichni ostatní dlužníci, protože obě strany si musí být vědomi jakési své zodpovědnosti. Je to vztah mezi nimi.

Dluhy se skutečně platit mají. Proto bychom rádi, pokud zákon dál projde legislativním procesem, aby byl řádně komunikován. Těšíme se na jeho případné pokračování a velmi rádi bychom celý systém, celý mechanismus vydiskutovali, zejména tedy nějakou ekonomickou analýzu, nějaké dopady, které úprava vyvolá, protože kolegové tady různě argumentovali miliardami, možná desítkami miliard, které jsou ve hře a nevíme přesně, jaké to bude mít dopady celkově jak na státní rozpočet, tak na dlužníky a na celý tento systém. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Klaškovi. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

A vězte, že jich proběhlo hodně. Města a obce České republiky a jimi zřizované či zakládané právnické osoby, zejména dopravní podniky, či správci bytového fondu patří mezi významnou skupinu věřitelů, přičemž celá řada pohledávek vzniká obcím za poskytování veřejných služeb. Například odpadové hospodářství a tak dále. Obce na rozdíl například od poskytovatelů spotřebitelských úvěrů se tak do postavení věřitelů často dostávají nedobrovolně. Z výše uvedeného důvodu nelze souhlasit se zpracovanou závěrečnou zprávou zhodnocení dopadu regulace RIA, která byla součástí tohoto návrhu, kde je totiž uvedeno, že návrh zákona nemá dopady na územní samosprávy celkem. Kolegyně a kolegové, to je lež.

Takže dopad na územní samosprávné celky tady bezpochyby je.

Tuto připomínku považuje Svaz měst a obcí za připomínku zásadní. Předkladatel rovněž neuvádí žádná podrobnější statistická data, jako je například počet návrhů na oddlužení, schválených návrhů na oddlužení a tak dále pro jednotlivé roky řekněme za posledních pět, šest let. Rovněž se neuvádí počet osob, které jsou aktuálně v oddlužení a procentuální úspěšnost oddlužení. Neuvádí se průměrná doba celého procesu schvalování oddlužení ze strany soudů. Neuvádí se náklady státu na vedení, rozhodování a dozor soudní agendy oddlužení.

Svaz měst a obcí požaduje podrobnější analýzu a doplnění dat, aby bylo možno hodnotit dopady zaváděných opatření. Tato připomínka je pro Svaz měst a obcí zásadní.